Dobré odpoledne, vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, dovolte mi opravdu v krátkosti představit jenom základní čísla, která se v rozpočtu objevují jako návrh Ministerstva vnitra České republiky. Samozřejmě potom budu připraven odpovídat na nějaké otázky, které jistě v debatě přijdou, teď jen velmi stručná rekapitulace.

Mimochodem o tom svědčí i nárůst finančních prostředků v řádu miliard během letošního roku na navýšení rozpočtu Ministerstva vnitra.

Nezapomněli jsme ani na ocenění složek integrovaného záchranného systému v době nouzového stavu a stejně zodpovědně se stavíme k vnitřní bezpečnosti i pro příští rok. Ve struktuře výdajů tvoří logicky největší položku prostředky na platy a související výdaje, a to ve výši 56 miliard korun, výdaje na dávky důchodového pojištění a ostatní sociální dávky ve výši 16 miliard korun. Zbývající prostředky ve výši zhruba 27 miliard jsou logicky určeny na běžné výdaje, na výdaje v oblasti programového financování, výdaje na výzkum, vývoj a inovace. Podstatná část výdajů kapitoly Ministerstva vnitra je logicky určena na zabezpečení chodu, činnosti bezpečnostních sborů Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru, jedná se o cirka 66 % z celkových výdajů kapitoly Ministerstva vnitra.

Bez prostředků Evropské unie se jedná o 11 miliard korun, tedy pocházejících přímo z prostředků rozpočtu českého.

Z této částky bude zajištěno i posílení investičních dotací pro jednotky sboru dobrovolných hasičů, a to ve výši 400 milionů korun, a to na obnovy hasičské techniky, nákup služebních vozidel policie, a rovněž budou posíleny stavební investice sborů. Dalšími položkami, které bylo v rozpočtu nezbytné posílit, jsou investice do velmi zanedbaných základních registrů. Tady bych chtěl o pozornost požádat každopádně i opozici a, řekněme, naší sdílené zodpovědnosti za to, do jakého stavu se základní registry bohužel dostaly, bych samozřejmě žádal o podporu a nezpochybňování nutnosti opravdu mnohamilionových investic do této základní infrastruktury pro fungování našeho státu a základního předpokladu pro to, aby digitální transformace, digitalizace měla nějaký skutečný smysl. To prostě bez základních registrů v dobrém stavu nelze vystavět. Ministerstvo vnitra samo přijalo řadu úsporných opatření.

Provádíme revizi odborných i podpůrných agend, chceme tyto revize provést v co nejrychlejším čase, na jaře předložit veškeré změny z nich vyplývající a samozřejmě tak generovat další úspory, a to především v běžných provozních výdajích Ministerstva vnitra tak, aby více peněz zbývalo na investice a více peněz logicky zbývalo i na platové podmínky policistů, hasičů. Věříme, že toto bude příklad dobré praxe i pro ostatní rezorty, protože Ministerstvo vnitra kromě jiného vytváří metodiku revize jednotlivých ministerských agend i pro ostatní rezorty. Troufám si říct, že i v době, která není jednoduchá rozpočtově, se vláda České republiky jako celek nikoliv nějakým rezortním pohledem, ale jako celek oblasti vnitřní bezpečnosti staví velmi zodpovědně, a mohu s klidným svědomím říci, že důstojný chod a fungování Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru, samotného ministerstva a veškerých agend, které má Ministerstvo vnitra na starosti, je v tomto případě, v případě schválení rozpočtu v navrhované podobě, zajištěn zcela bezesporu a bez problémů, které by nás mohly potkat. Děkuji za pozornost. Nyní se tedy dostáváme k řádně přihlášeným, protože s přednostním právem už je přihlášený jenom pan předseda Radim Fiala, který zde stále přítomen není, a na řadě je nyní pan poslanec Karel Rais. Prosím, máte slovo.